Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Já se táži, zda má někdo návrh na přikázání ještě dalšímu výboru k projednání. Nevidím nikoho. Tudíž se budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na třicet dní. Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat, a končím projednávání tohoto bodu.